Děkuji. Není zájem.

Nevidím nikoho.

Hlasování pořadové číslo 240, přihlášeno 87 poslanců, pro 69, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

Je někdo, kdo by chtěl? Nikoho nevidím. Takže končím projednávání tohoto bodu.